Nemohu. Nemohu samozřejmě hlasovat ani proti němu, protože minimálně na těch 700 korun mají důchodci zákonný nárok podle valorizačního vzorce, který platí, a mají důvod mít k němu legitimní očekávání.

Připraví se kolega Tomáš Martínek.

Kolegyně a kolegové, já bych chtěla vůči panu poslanci Kalouskovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, dvě kratinké poznámky. Za prvé.

Za druhé. Jestliže mluvíte o tom, že politické rozhodnutí v této chvíli jsou jenom ty dvě stovky, tak připomínám, že to byla sociální demokracie, která prosadila proti pravicovým vládám, ve kterých jste byl, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vůbec valorizační mechanismus, protože vy jste ty důchody vůbec nezvyšovali ve své době. A prosadili jsme nový valorizační mechanismus za Sobotkovy vlády, takže ta valorizace nebyla 40 korun, jak to vycházelo podle toho původního, ale dneska je valorizace 700 korun. A to bylo také politické rozhodnutí sociální demokracie. Děkuji. Děkuji.

A znovu opakuji, věřte, že kdybyste ji předložili, tak bychom o ní rádi diskutovali a rádi bychom ji podpořili, kdyby byla životaschopná. Už od té doby uběhlo pět let! A vy nejste s to předložit žádnou variantu. Tady říkám, že to je maximálně neodpovědné! Zrušit něco dokáže každý. Ale něco vytvořit a postavit, je samozřejmě obtížné, vyžaduje to i politickou odvahu a tu vy nemáte! A byť v programovém prohlášení vaší vlády je penzijní reforma jako priorita, tak si můžeme být dnes naprosto jisti, že žádný takový návrh předložen nebude. Rozhodně ne životaschopný. Ale určitě nebude předložen návrh na dlouhodobou stabilizaci systému penzijní reformy. To za prvé. Za druhé.

Dnes si důchodce za svůj průměrný důchod může koupit mnohem méně než člověk, který má průměrnou mzdu. Aspoň vidíte, na tomhle faktu vidíte, jak ten systém je neudržitelný. A vám je to úplně jedno!

A také chápu, že speciálně penzijní reforma je tak zásadní, že je to obrovská výzva.

Mimochodem, pokud jde o ten náhradový poměr.

Je to o tom, že když platy méně rostou, tak samozřejmě ten náhradový poměr se může zlepšovat či zhoršovat.

To je to, co zajímá důchodce. To je to, co zajímá zejména ty podprůměrné důchody, co si za ten důchod koupí. Protože samozřejmě ty poměry u nižších příjmů jsou úplně jiné, než u těch nadprůměrných.

S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek. Ale chtěl jsem oslovit pana poslance Dolejše prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my jsme se neposlouchali. Já jsem přece vůbec netvrdil, že jsme nositelem té jediné správné varianty. Já s pokorou přijmu výtku, že naše varianta nebyla ideální, pokud bude konkurenční alternativa, o které se budeme moct bavit.

Na stole není nic kromě populistických hádek o to, jestli někdo navýší sto, nebo dvě stě. Ale jak to udržet na příštích dvacet let, na to už odvahu nemáte. A to je ten problém.